Hezký dobrý podvečer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budu velice stručný. Jsem rád, že tady máme před sebou tuto novelu, která řeší právě tuto problematiku, zejména tedy financování terorismu.

A teď prakticky to samé tady nahonem musíme dělat, abychom s tím neměli problémy.

Nicméně chápeme, že tato problematika je příliš závažná, aby se na tom hrály nějaké politické body. Takže náš poslanecký klub tuto novelu podpoří.

Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechtěl jsem v této věci vystupovat, jelikož se jednalo o čistě právní problematiku dle mého názoru. Ale vyprovokovala mě tady vážená paní profesorka. Pustím se možná do jiné oblasti, než ona myslela, mimoprávní. Existuje definice národně osvobozovacího boje.

Je to problém tady v tomto, a proto vzít to jenom takhle, jak se říká, vlastně o nic nejde, ono opravdu o hodně jde.